Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já jsem se přihlásil jako předseda ODS s politickým projevem, ale dovolte mi jednu poznámku upřesňující na úvod z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny. V případě projednávání státního rozpočtu stanoví jednací řád trošku jiný postup, takže teď ve druhém čtení vedeme pouze podrobnou rozpravu. Prosím, upozorňuji všechny, teď jsme v podrobné a vedeme ve druhém čtení pouze podrobnou rozpravu. Já jsem se přihlásil s několika poznámkami. Respektuji formát podrobné rozpravy a určitě širší politickou řeč si nechám na třetí čtení. Ale přece jenom mezi prvním a druhým čtením se něco událo, co má dopad na státní rozpočet, a proto pár obecnějších poznámek. Musím přiznat, a vy to víte, že rozpočty minulých let nepřinášely, tak jak se projednávaly tady v té sněmovně, pro nás z Občanské demokratické strany, pro nás, které bych označil ve věci rozpočtu za ekonomické liberály, nepřinášely žádnou velkou radost. Proč, to je asi jasné. Rozpočty, tak jak tu byly předkládány, nevyužívaly to unikátní dlouhé období vysokých ekonomických růstů pro nějaké silné impulsy, ale pořád víc a víc peněz od daňových poplatníků se využívalo na provoz státu, na různé výdaje, někdy i na uplácení voličů nebo konkrétních voličských skupin.

Podívejte se, jak vypadají naše silnice, podívejte se na investice do vzdělání, do vědy, výzkumu.

Ta pandemie to nějakým způsobem překryla. Nechci říct, že vláda má v tomto směru štěstí, ale kdyby tu ta krize, kterou procházíme, nebyla, tak na konci tohoto roku bychom tady měli vládu, která nevyužila období vysokých ekonomických růstů k tomu, aby tu byly silné investiční výsledky, aby se snížily daně, aby tu byly udržitelné vládní výdaje. Nebudu tady líčit hříchy vlády, myslím si nakonec, že toto je poslední rozpočet, který tato vláda sestavuje. Ale chci zmínit dvě věci, které v souvislosti s jednáním kolem rozpočtu a státních financí považuji za dobré zprávy, tedy dvě dobré zprávy. První dobrá zpráva. Před dvěma týdny jsme v Poslanecké sněmovně schválili snížení daní pro čtyři a půl milionu zaměstnanců. Já doufám, že tento příběh dotáhneme do úspěšného konce. A pojmenuji to pravými jmény. To opravdu není žádný strašák, žádná katastrofa, naopak, je to dobrá zpráva vláda si vezme od lidí méně peněz, nechá jim více peněz, lidé budou mít vyšší příjmy. To je dobrá zpráva, podle mě dobrá zpráva ze všech možných hledisek. Druhá dobrá zpráva je, že z nějakého tajemného důvodu, který se nedá úplně racionálně vysvětlit, toto rozhodnutí Poslanecké sněmovny vyvolalo obrovskou starost velké části mediálního i politického prostředí o výši deficitu státního rozpočtu. Ano, je to určité tajemství. Navržených 320 miliard deficitu na příští rok. Ani téměř bilionový deficit, který je plánován v souběhu těch čtyř let na příští tři roky, tak nic z toho nevyvolalo takovou mediálně politickou bouři jako najednou těch několik desítek miliard, o které má mít státní rozpočet peněz méně, ale ne proto, že se někde poztrácí, ne proto, že se vydají za nesmysly, ale proto, že se nechají lidem. A čtyři a půl milionu lidí bude mít vyšší příjem o 7 %. To si myslím, že je opravdu velmi velmi dobrá zpráva. No ale v čem tedy spočívá ta dobrá zpráva, když jsem říkal, že to vyvolalo takovou obrovskou mediální pozornost a starost? Já tu dobrou zprávu vidím v tom, že se najednou po dlouhých letech při projednávání státního rozpočtu očekává, že se najdou úspory. Že se bude nějak škrtat, že se najdou rozumné úspory v nerozumných a neefektivních nebo ve výdajích, které nejsou úplně nevyhnutelné. A toto je vlastně unikátní situace, nová situace a myslím, že jako předseda Občanské demokratické strany to mohu posoudit, umím to i ocenit. Protože my jsme tady v posledních letech dávali vytrvale návrhy, jak uspořit, jak se zbavit některých výdajů, které považujeme za zbytečné, nesmyslné, nadbytečné. Byly to návrhy ve výši 40, 50 miliard každý rok. Loni jsme tady navrhovali, jak uspořit 46 miliard, předloni 40,5 miliardy. A musím říct, že nikoho to za zdmi tohoto sálu nemluvím o poslankyních a poslancích a členech vlády ale za zdmi tohoto sálu nikoho to moc nezajímalo, nikdo to moc neoceňoval. Letos je to jiné, takže samozřejmě i letos moji kolegové takové návrhy předloží, návrhy na úspory ve výši desítek miliard korun, a my se tady budeme ucházet o podporu.

A my budeme navrhovat, moji kolegové budou vystupovat s konkrétními návrhy, abychom ty peníze potom použili na splácení státního dluhu. Ty peníze, které ušetříme. A zároveň bych věřil, že očekávám, že svůj díl práce udělá každý. Nejenom Občanská demokratická strana, ale že i další aktéři budou přicházet s úsporami a s návrhy toho, kde se dá ušetřit. Oslovuji tady v tomto případě především, nebo na prvním místě vládu, pana premiéra, paní ministryni financí, protože je potřeba, aby vláda přicházela s návrhy úspor, a je to i vládní odpovědnost. Jak jsem říkal, my přijdeme s desítkami miliard úspor, ale to je jen začátek.

Tady ta tabulka je, to jsem nezpracoval já.

Ale já skutečně vládě neříkám, kde ty škrty má ona sama hledat. My ukážeme, kde my vidíme úspory, kde se dá podle nás ušetřit. A jenom tak nějak předpokládám, že se k tomu přidají i další. Určitě Občanská demokratická strana je připravena spoustu dobrých návrhů, vašich návrhů, podpořit. A kdybyste třeba s nějakými úsporami silnými nepřicházeli, tak vás prosím, abyste v zájmu rozpočtové odpovědnosti podpořili návrhy Občanské demokratické strany.